Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jak tento návrh zhodnotit?

Dneska ráno se muselo narychlo na hospodářském výboru schválit pět poslaneckých pozměňovacích návrhů, které přesahují svojí délkou vůbec samotný návrh, aby bylo o čem jednat a aby to vůbec bylo použitelné.

A teď se tedy zkusím zamyslet ještě trošičku podrobněji nad tím návrhem. Dle tvrzení ministra průmyslu a obchodu Podle mě se jedná o naprostý paskvil, který nikomu reálně nepomůže, a navíc neúměrně zatíží státní rozpočet. Musím se přiznat, že už jsem z chování vlády unaven. Tato vláda, zatímco vlády jiných zemí již dávno konají, nejdříve dlouho předstírá, že žádný problém vlastně neexistuje. Když po nějaké době uzná, že problém přece jen je, tak se zase tváří, že se týká pouze malé skupiny obyvatel. Posléze, když začíná být situace občanů již doopravdy zoufalá, sice přislíbí nějaké řešení, ale ztrácí další měsíce rokováním nad možnostmi, z nichž nakonec vybere tu nejméně vhodnou. Jak už jsem řekl před časem, naše vláda pomáhá pozdě a ještě blbě. Přitom reálně použitelná řešení jsou a hnutí SPD je stále dokola navrhuje. Zejména sazba DPH na energie je u nás v porovnání s ostatními státy Evropské unie velmi vysoká, je ve výši 21 %. Tak je zdaňováno například luxusní zboží nebo služby.

Sice vítám, že se vláda konečně probrala a hodlá toto odpuštění konečně zavést, ale vůbec nejsem spokojen s tím, že tak bude až od října tohoto roku. To je přece pozdě!